Dítě by mohlo být v dětské skupině pouze od jednoho do čtyř let a pak by až do začátku nástupu do základní školy navštěvovalo mateřskou školu, která je na tento vstup kvalitně připraví.

Žádám tímto ostatní poslankyně a poslance o podporu a schválení našeho pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a zároveň žádám vládu o urychlené komplexní řešení této otázky tak, aby přijala efektivní opatření a umožnila rozšíření veřejné sítě předškolních zařízení péče o děti, a tak umožnila a zajistila rodinám kvalitní a odbornou péči o jejich děti v předškolním věku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni a nyní prosím pana poslance Adolfa Beznosku, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolegyně, kolegové, nebudu to opravdu zdržovat, protože už v prvním čtení jsme si řekli mnohé.

Není to nic nového a já si myslím, že obava o tom, že se budou rušit mateřské školky, je opravdu lichá. Je to rozšíření variability, flexibility pro rodiče, ať se rozhodnou, jakou představu mají o cestě svého dítěte v předškolním věku, a já si myslím, že ten zákon je připraven v zásadě velmi dobře. Individuální volbu pro děti, které trpí různými specifickými chorobami.

První častý dotaz je, že dětské skupiny na rozdíl od školek nezajišťují vzdělání. K tomu chci říci, že opravdu ony nenahrazují mateřské školky, nicméně nejsou pouhou hlídárnou. Dětské skupiny svoji roli socializační, výchovnou a povinně od tří let věku dítěte plní i vzdělávací roli, protože mají svůj vlastní vzdělávací plán, který rodičům, nebo budou muset mít, který je rodičům k dispozici. Druhá velká výtka byla, že je to dobrý byznys. Tady bych chtěl k tomu říct, že to není pravda. Třetí příspěvek, že neexistují přísná hygienická pravidla, a nekvalifikovaný personál. Znovu říkám, že ani v tomto případě to není pravda, protože zákon řeší hygienické podmínky velmi jasně a dokonce stanovuje i jasné nároky na kvalifikaci personálu, prostě těch, kteří se budou o naše děti v dětských skupinách případně starat. Co se týče případného zániku mateřských školek, k tomu uvedu jenom tolik, že tato obava rovněž není namístě. Dětské skupiny opravdu jenom nahrazují.

Opravdu si myslím, že toto je zcela liché, není to prostě pravda. I doma se pro své děcko snažíte zajistit stravování tak, aby mu to vyhovovalo.

A poslední taková věc nikdo to nebude kontrolovat. I tady jsou nastaveny jasné kontrolní mechanismy, které mohou tuto kontrolu provést. Suma sumárum, bavíme se opravdu o jakémsi doplňku předškolního vzdělávání. Jediný pozměňovací návrh, který zazněl na výboru pro sociální politiku, byl zcela oprávněný, byl to návrh pozměňovací paní kolegyně Kovářové, která říkala, že chybí mezi zřizovateli spolky.

Nechme rodiče, nechť se svobodně rozhodnou, a ty dětské skupiny si své místo určitě někde najdou.

Děkuji panu poslanci a prosím k řečnickému pultíku paní poslankyni Nohavovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině má dle svého odůvodnění vzhledem k dlouhotrvajícímu nedostatku míst v mateřských školách pomoci zaměstnaným rodičům v péči o tyto děti. Bohužel, jak odůvodnění samé, tak i samotné řešení patří k nejhorším možným řešením v péči o předškolní děti. Omezuje se na hlídání, rezignuje na vzdělávací proces, neřeší stravování. Návrh zákona se odvolává na nedostatek míst v mateřských školách.

Návrh řešen nedostatku míst v mateřských školách předložila již Topolánkova vláda, posléze i Nečasova a současná koalice se k tomuto návrhu rovněž přihlásila. Proč jste přijali návrh zákona bývalých vlád? V programovém prohlášení máte navyšování počtu míst v mateřských školách, ne dětské skupiny.

To jste zapomněli na svoji kritiku, když jste dnes v koalici? Jdete dokonce i proti návrhu svého ministra školství, který hovoří o návrhu povinného posledního ročníku v mateřské škole.

Je to zpoplatnění této služby a vpuštění byznysu.

Ano, není to problém dneška, ale zaděláváme tím problém do budoucna. Obce při nedostatku finančních prostředků ať už na udržení mateřské školy, nebo z jiných důvodů logicky zvolí tu levnější alternativu, tzn. mateřské školy převedou na dětské skupiny a zřizovatel nebude muset řešit problém se stravováním, děti si je přinesou, nebude muset řešit kvalifikované pedagogy, někdo dětem program vymyslí a rodiče si hlídání sami zaplatí.